Chtěl bych říci, že tady k tomu, kdo jste měli možnost si to třeba přečíst nebo jste se tím víc zabývali, je velice kvalitně zpracovaná důvodová zpráva.

Samotný zákon těch paragrafů nemá tolik, jak jsem tady zmiňoval. Už v tom předmětu té úpravy, v tom § 2, když se dotýkáme oblasti bezpečnosti, tak tam se hovoří o útvarech policie, které to mají na starosti.

Tady se naráží na to, že vlastně naše policie, zejména pakliže bude komunikovat se zahraničím, kdy ty servery můžou být v zahraničí, tak se využívají instituce Europolu, které jsou k tomu určeny.

Dál § 11.

Je tam celkem asi třináct bodů možných přestupků.

Zákon má sám o sobě asi třináct paragrafů, důvodová zpráva je opravdu kvalitně zpracovaná právě z toho důvodu, že je to velice citlivé i směrem k veřejnosti.

Nařízení stojí na předpokladu zásadního společenského významu poskytovatelů služeb informační společnosti.

Tyto služby se staly na konci 90. let postupně základem informační společnosti a na jejich fungování již dnes do značné míry závisí kvalita běžného osobního a pracovního života podstatné části evropské populace. Samozřejmě ten výčet pokračuje dál.

K nebezpečnosti šíření teroristické propagandy v širším slova smyslu lze obecně uvést následující: Internet, zejména pak sociální sítě, představuje hlavní komunikační a informační platformu, v rámci které prokazatelně dochází a může docházet k určité části radikalizace společnosti. Je dostupný, flexibilní, levný, rychlý, interaktivní, anonymní, přesahuje hranice států, často je málo regulovaný. V neposlední řadě má velký dosah. Jejich konzumenty jsou jednak osoby již zastávající extrémní názory, jednak i osoby, které svůj pohled na svět teprve formují.

Specifická sdělení jsou v některých případech určena například pro děti, mládež, ženy a podobně. Pro různé společenské skupiny jsou voleny i různé komunikační kanály a formy komunikace.

Přeshraniční charakter takového obsahu představuje velkou výzvu pro jakékoli bezpečnostní složky po celém světě. K návrhu zákona obecně. Návrh zejména nerozšiřuje nad rámec již platná nařízení ani okruh povinných osob, ani povahy postihovaného obsahu. Návrh, který nevtahuje mezi adresáty povinností poskytovatele jiných než hostingových služeb, které slouží k prezentaci obsahu veřejnosti. Podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah. To je důležitá věta: Podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah toto nám vlastně garantovalo i Ministerstvo vnitra a policejní orgány, které se tím budou zabývat , a to ani pokud jde o obsah trestní, obsah jinak nelegální, nebo dokonce obsah jen potenciálně nevhodný. Předmětem navrhované právní úpravy je v první řadě určení orgánů příslušných k výkonu výše uvedených funkcí. A opět je to vydávání příkazů k odstranění obsahu, posuzování přeshraničních příkazů k odstranění, cílený správní dohled nad poskytovateli hostingových služeb vystavených teroristickému obsahu a potom je tam to ukládání sankcí za určité přestupky. Z hlediska svobody projevu nařízení není dotčeno Pane poslanče, já jenom pro pořádek. Jestli čtete důvodovou zprávu, ta je k dispozici všem poslancům a není potřeba ji zde číst. Já se, pane předsedající, domnívám, že řada kolegů tuto zprávu nečetla právě proto, že je podrobná a nejsou třeba odborníky v této oblasti. A vyprošuju, abyste mi bral právo vyjádřit názor. Čtení důvodové zprávy, která je součástí materiálu, není diskuse.

Svoboda projevu.